Děkuji panu poslanci Bartošovi, který je navrhovatelem a současně se ujal role zpravodaje tohoto bodu. Zahajuji všeobecnou rozpravu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já nebudu vystupovat příliš dlouho. Ten problém existuje, naší povinností je ten problém řešit a také vyřešit. Jak ten problém vypadá? Předseda vlády mimochodem, od včerejška opět v pozici obviněné osoby byl orgány Evropské komise oficiálně a s konečnou platností označen za osobu ve střetu zájmů a z toho také vyplývá nezákonné čerpání dotací pro jeho firmy, a tím pádem jsou a to je také podstatné, a to je možná to nejpodstatnější ohroženy peníze daňových poplatníků ve výši, která se řádově pohybuje někde kolem několika set milionů korun. Nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun na podnikání předsedy vlády, že občané přispějí částkou několika stovek milionů korun na provoz a zisky jeho firem. Já myslím, že je správnější, a doufám, že se na tom shodneme, že impérium předsedy vlády vrátí neoprávněně čerpané dotace českým daňovým poplatníkům. Než se dostanu k tomu, jak toho dosáhnout, jak tady toho cíle, na kterém se, doufám, všichni shodneme, jak ho dosáhnout, jak ho zabezpečit, tak vás chci na tomto místě požádat, aby si každý z vás odpověděl na jednoduchou otázku: Považovali byste něco takového, co se teď děje kolem předsedy vlády, za představitelné nebo přípustné pro osobu premiéra před pěti nebo deseti lety? Otázku zopakuji: Bylo by možné před pěti nebo deseti lety, aby byla předsedou vlády osoba, která je trestně stíhaná, jejíž vlastní firma čerpá národní nebo evropské dotace? A teď schválně říkám, jejíž firma čerpá evropské dotace, ne že neoprávněné čerpá, ale že vůbec čerpá v takovéto výši evropské dotace.

Nyní konkrétně, dámy a pánové, máme před sebou dvě výzvy, dva problémy, které máme a musíme řešit. Ten jeden problém, jedna výzva, to je ochrana zájmů a peněz českých daňových poplatníků. Mluvíme tady o sumě ona se možná bude upřesňovat, ale aspoň co zatím proniká na veřejnost 450 milionů korun, které vláda vybrala od lidí a poslala je firmám předsedy vlády v domnění, že je nakonec proplatí evropské dotace.

Ty peníze přišly z národních zdrojů a ukazuje se, že to evropské peníze prostě nebudou. A proto první věc, ke které bychom měli vládu zavázat, a pomoci řešit tu situaci, je, aby vláda svým jednáním zajistila a garantovala, že důsledky závěru auditu Evropské komise o střetu zájmů předsedy vlády nebudou nést čeští daňoví poplatníci, ale že neoprávněně čerpané dotace budou vymáhány od firem, které tyto dotace čerpaly. To musí být jasné. My jako Poslanecká sněmovna, která má odpovědnost, bychom měli mít jasné záruky od vlády a měli bychom si tyto záruky vynutit. Druhý problém, druhá výzva zní takto: Jak předejít pochybnostem, které prostě vznikají, a logicky vznikají, a tedy i podezření ze strany občanů České republiky, že vláda a jí podřízené úřady nebudou jednat při vyjednávání s Evropskou komisí a při řešení důsledků konečných auditů, že nebudou jednat zcela korektně, ale budou jednat v zájmu předsedy vlády, nikoli v zájmu České republiky. A my proto navrhujeme, aby tyto pochybnosti nemohly vznikat a měli jsme celý ten proces pod kontrolou, zřídit dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu závěrů auditu Evropské komise ke střetu zájmů předsedy vlády, protože v opačném případě tady budou existovat pochybnosti, které budou jasné a srozumitelné, protože nejen Úřad předsedy vlády, ale ve vládě má obrovský vliv a moc hnutí ANO, které je úzce svázané s podnikáním předsedy vlády, jak se ukazuje. A tady jde o stovky milionů korun, to je prostě velké pokušení, a komise Poslanecké sněmovny by měla, mohla, mít nad tím procesem kontrolu a zabránit tomu, aby taková podezření vznikala. To jsou, dámy a pánové, dvě opatření, rozhodnutí, která bychom jako Poslanecká sněmovna měli udělat, abychom ochránili zájmy občanů České republiky před osobními zájmy předsedy vlády, protože, a to vám asi také nemusím říkat, v tomto případě zcela jednoznačně jsou zájmy občanů České republiky a zájmy předsedy vlády protichůdné. Řekl bych, že jsou nekompatibilní v otázce, komu připadne nakonec ten černý Petr ve výši několika stovek milionů korun. Zda to budou občané České republiky, jejich osobní účty, jejich peněženky, nebo zda to budou firemní účty předsedy vlády. A v našem zájmu musí být a je to naše povinnost bez ohledu na politické přesvědčení a stranickou příslušnost, aby se to peněz, peněženek českých daňových poplatníků nedotklo. A teď se, dámy a pánové, ještě krátce vrátím k té otázce, kterou jsem vám položil před chvílí, jestli by mohla být před pěti nebo deseti lety předsedou vlády osoba, která je trestně stíhaná, osoba, jejíž vlastní firma čerpá evropské dotace ne neoprávněně čerpá, to je další věc, ale vůbec čerpá a zda bylo možné, aby firmy této osoby žily z dotací řádově stovek milionů korun, které tato osoba vlastně vyjednává z pozice předsedy vlády. Dovedete si představit, že by něco takového bylo před pěti nebo deseti lety možné? Pokud jste k sobě upřímní, tak každý jeden z vás v tomto sále si musí dát stejnou odpověď. Taková představa by byla úplně absurdní. A dokonce před pár lety byste se takové otázce vysmáli bez ohledu na své politické přesvědčení a příslušnost. Bylo by to naprosto nepředstavitelné a bylo by to všem jasné. Na prvním místě by to bylo jasné premiérovi nebo předsedovi vlády.

Já nebudu zkoumat, proč tomu tak dnes není, proč to dnes najednou vypadá, že to je možné, a pro část z vás to vypadá jako něco normálního. Ale my ostatní si nechceme zvyknout na to, že to je dneska normální, že to je přípustné, že to je představitelné.